Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Dovolte mi, abych vás po dobrém obědě přivítal u pokračování dnešního jednání. Na začátek si dovoluji přednést omluvu pana poslance Ivana Adamce, který se z dnešního odpoledního jednání omlouvá ze zdravotních důvodů.